Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Andrej Babiš nám dnes předložil návrh, abychom vložili svou důvěru ve spravování České republiky do rukou polokomunistické vlády.

A děsí mě, že vládu České republiky bude řídit trestně stíhaný člověk. Přesto se stále snažím najít konstruktivní debatu. Důkladně jsem si přečetl představu o správě věcí veřejných této vlády v jejím programovém prohlášení. Duší a věřím, že stále i tělem jsem pořád sportovec, proto jsem svou pozornost upřel na kapitolu o sportu. Co nám tedy tato vláda nabízí v oblasti sportu? Čelí aktuálním výzvám sportovního prostředí a jejímu velmi dynamickému rozvoji? Snaží se brát agendu tělovýchovy fundovaně a systémově? Zabývá se otázkami talentované mládeže systematicky? Myslí na trendovou modernizaci sportovní infrastruktury republikového nebo evropského významu? Zkvalitňuje systém státní podpory? Zamýšlí se nad tím, jak má vlastně správně fungovat? Programové prohlášení v oblasti sportu je přehlídkou floskulí evropské charty, vyčpělých státních koncepcí a politik bez vazby na funkční prostředí klubů a oddílů. Tato vláda měla možnost dokázat, že to se sportem myslí vážně. Po rétorice řídit stát jako firmu bych čekal daleko více odvahy řešit komplexní otázky tělovýchovy.

Toto programové prohlášení však nečelí aktuálním výzvám a nesnaží se řešit agendu sportu ani komplexně, ani systémově. Vážené dámy, vážení pánové, svou důvěru do této vlády nevložím.

Nebude však ještě vládnout absolutně totalitárním způsobem, protože stále ještě existuje pravicová opozice, existují svobodná média, existují dokonce i rozumní a dobří lidé uvnitř vládních stran.

A já i tentokrát věřím, že rozum, pracovitost, spravedlnost a pravda zvítězí.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Kaňkovský. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Nebudu se zabývat ekonomickými dopady populistické vlády, která vytváří dluh i v době velkého hospodářského růstu. Je nutno připomenout, že ekonomický růst není její zásluhou. Je to zásluhou našich podnikatelů a občanů. A jsou to jejich peníze, které se vláda chystá rozdávat. Nedej bože, aby nás za této vlády zastihla ekonomická krize. Položme si však otázku, co pro nás tato situace znamená. Situace, kdy předstupuje vláda v čele se spolupracovníkem Státní bezpečnosti za podpory komunistů, na jejímž formování se podílel pročínský a proruský prezident Miloš Zeman. Pro mě to je zvrácení naší základní zahraničněpolitické orientace a posílení vazby právě na Rusko a Čínu. Ano, dámy a pánové, to je ten vliv, před kterým nás každoročně varuje i veřejná část informací Bezpečnostní informační služby.

Prosím, informujte nás o personálních dohodách, které jste s komunisty a Milošem Zemanem uzavřel. A to zejména v oblasti státní správy, strategických podniků a diplomacie.